272.

Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Ano prosím, pane poslanče. Jenom prosím vás pro záznam. Chtěl jsem hlasovat ano, a mám tam ne. Nezpochybňuji hlasování. Není zpochybněno hlasování. Je to pro stenozáznam.

Prosím vás tedy o ztišení, ať se můžeme věnovat projednávání sněmovního tisku 423. Děkuji vám. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období zúčastnily 63 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červen až prosinec 2018 vzala na vědomí. Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nemám žádnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem nyní zahájil. Ani do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím. Ani po podrobné rozpravě není zájem o závěrečná slova.